Děkuji, pane předsedající.

On se kolega Ondráček bránit nemůže, protože nemá přednostní právo. Tak tak činím za něj. Nebo snad mám litovat toho, že jsme byli ti, kteří se pokusili tím krokem odblokovat situaci? Já vám děkuji. Nevidím žádnou přihlášku s přednostním právem.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to sněmovní tisk 45 ve třetím čtení.

Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 51, přihlášeno 184, pro 175. Tento návrh byl přijat. Dalším návrhem byl bod pana Stanjury, odvolání pana předsedy Ondráčka, který je v tuto chvíli již nehlasovatelný, takže o něm nebudeme hlasovat.

Budeme tedy hlasovat návrh pana místopředsedy Filipa, který navrhuje zařazení nového bodu na pořad jednání, a tím jsou Zločiny privatizace a korupce ODS. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je... Jenom zařadit. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Já zopakuji návrh a potom dám prostor panu předsedovi s přednostním.

Pouze zařazení, nikoliv pevné zařazení, jako nový bod programu. Prosím, pane předsedo. Děkuji.

Tím, že byla vznesena námitka, nemůžeme hlasovat o zařazení nového bodu. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Jenom drobná oprava, pane předsedo Bartošku prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny. Za ty desítky a stovky fabrik, které byly zprivatizovány a vzápětí zavřeny. A je symptomatické, kdo zavetoval zařazení tohoto bodu. Budeme uvažovat o sběru podpisů na svolání mimořádné schůze. Děkujeme za radu. S přednostním právem... Děkuji.

Tak si myslím, že by to bylo hlasovatelné.

Poté pan předseda Kováčik. Děkuji, milý pane předsedo.

Takže to byly zločiny.

Děkuji za radu, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedy.

Tam to slovo bylo podvody. A to je také možné říci pouze po rozhodnutí nezávislého soudu. Děkuji. Děkuji. Přednostní práva v tuto chvíli další neregistruji, aspoň doufám.

Kdo je proti? Hlasování číslo 53, přihlášeno 184, pro 179. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze, tak jak zazněly, a budeme pokračovat ve schůzi.